Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Já ale nepřeruším hlasování o tomto návrhu zákona, já o tom vašem návrhu dám hlasovat až poté, co odhlasujeme zákon jako celek. Pan předseda Stanjura.

To za prvé.

Tak to na nás neházejte.

Proč ne, máte na to plné právo.

Pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Jednu větu. Nicméně to vůbec nevylučuje tento návrh kolegy Chvojky, kdy je tady vůle doprojednat i rodičovský příspěvek.

Prosím.